Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády.

Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Černochovou a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, takže rozhodneme hlasováním.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovatelkami 26. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Černochovou a paní poslankyni Zelienkovou. Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci: pan poslanec Brázdil zdravotní důvody, pan poslanec Černý zdravotní důvody, pan místopředseda Gazdík osobní důvody, pan poslanec Hájek zahraniční cesta, pan poslanec Heger osobní důvody, paní poslankyně Kailová zdravotní důvody, pan poslanec Kostřica pracovní důvody, paní poslankyně Maxová zahraniční cesta, paní poslankyně Pecková pracovní důvody, pan poslanec Pražák pracovní důvody, pan poslanec Svoboda bez udání důvodu, pan poslanec Šrámek rodinné důvody, pan poslanec Toufar pracovní důvody, paní poslankyně Váhalová zahraniční cesta, pan poslanec Vondráček rodinné důvody, pan poslanec Vondrášek zdravotní důvody, pan poslanec Vozka rodinné důvody, pan poslanec Ženíšek pracovní důvody.

Tolik tedy omluvy. Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu 26. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Dovolte mi, abych vás nejprve seznámil s návrhy změn, na kterých se shodlo dnešní grémium Poslanecké sněmovny.

Dále bychom navrhovali postupovat v následujícím pořadí.

Teď tady mám několik přednostních přihlášek, potom mám písemné přihlášky a potom budu evidovat přihlášky z místa. S přednostním právem se hlásí pan předseda klubu ANO, pan poslanec Faltýnek. Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych poprosil jménem klubu ANO o pevné zařazení dvou bodů.

Za druhé bod 49 návrhu pořadu schůze, jedná se o novelu zákona na ochranu před tabákovými výrobky, sněmovní tisk 272, první čtení, na středu 1. dubna po projednání třetích čtení, jako další bod po již pevně zařazených bodech. Děkuji. Děkuji. Rád bych navrhl za klub Úsvit vyřazení bodu týkajícího se sněmovního tisku 351, což jsou body návrhu pořadu schůze č. 4 a 86, tedy druhé a třetí čtení energetického zákona. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já nemám žádný návrh k programu schůze.

Shodou okolností, možná pikantních okolností, byla zaměřena především na agendu prvního náměstka paní ministryně, ale znovu opakuji, nebyla osobní a my děkujeme za korektní diskusi a těšíme se na její pokračování jako s kolegyní v Poslanecké sněmovně. Děkuji. Žádné další přednášky s přednostním právem nevidím, takže budeme pokračovat řádnými písemnými přihláškami.